Odpovězte prosím jednoznačně, jak je možné, že pro NZIS platí úplně něco jiného než pro ostatní registry veřejné správy. Očekával bych, že u tak vysoce citlivých dat jako jsou údaje o zdravotním stavu, je budou zpracovávat výhradně státní zaměstnanci.

Zaměstnanci, v minulosti působící jako manažeři v prostředí soukromých společností jsou proškoleni v komunikačních, prodejních a marketingových dovednostech.

A nespatřujete zde, pane ministře, střet zájmů? Prosím dalšího vylosovaného v pořadí a tím je pan poslanec Vilímec, který podle všeho načte svoji interpelaci na omluveného pana ministra financí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Přípravu na tento termín provázejí značné problémy a řada nejasností. Z průzkumu, který mezi poradenskými firmami provedla ke konci ledna ČTK, vyplynulo, že řada firem se potýká s velkými komplikacemi při nastavování svých účetních systémů na kontrolní hlášení. Příslušné podrobnosti a vzory výkazů byly totiž vydány ze strany Finanční správy příliš pozdě a firmy nyní zjišťují, co jim umožní nebo neumožní jejich IT systémy.

Tento způsob komunikace však již Finanční správa opustila. Podle předsedy Unie daňových poplatníků to jen ukazuje, jak nekvalitně byla tato novela připravena. Jak jsem měl možnost se přesvědčit, vyplnění kontrolního hlášení není vůbec tak jednoduchou rutinní záležitostí, kdy se pouze automaticky údaje takzvaně odklepnou. Vyžaduje značné časové zatížení pro účetní a daňové firmy. Vážený pane ministře, vy jste odmítl odložení účinnosti podávání kontrolního hlášení kvůli nedostatečné připravenosti, což navrhovala Občanská demokratická strana. Ptám se vás tedy, co učiní vaše ministerstvo a kdy v této věci pro to, aby se alespoň v rámci možného napravily jak technické, tak legislativní problémy spojené s podáváním kontrolního hlášení. Z důvodu vaší nepřítomnosti prosím o písemnou odpověď. Já děkuji, pane poslanče. Nyní prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Holeček, který bude načítat interpelaci na omluveného ministra zahraničních věcí. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Hacker uměl manipulovat zápisy na Visapointu vytvářením neexistující fronty. Letos se tento problém podařilo Ministerstvu vnitra vyřešit, za což vás velice chválím.

Díky tomu, že studentský dlouhodobý pobyt a jiné dlouhodobé pobyty, například i pracovní víza, spadají do jedné kategorie zápisů Visapointu, mám opět zprávy o nárůstu výše úplatků na 800 eur. Zprávy z dneška jsou: Tyto zápisy lze koupit od zprostředkovatelů za 800 eur. Pokud zaplatíš do jednoho týdne, máš zápis. V Kazachstánu se to vyřešilo tím, že konzul osobně volal zájemcům a dával doplňující otázky. Možná by bylo dobré, kdyby podobný systém zavedli i na Ukrajině. Lidé tam totiž čekají už i pět měsíců. Myslím si, že taková praxe staví Českou republiku do špatného světla vůči přátelské Ukrajině. Já děkuji, pane poslanče. Prosím další vylosovanou v pořadí, tou je paní poslankyně Chalánková, kterou zde nevidím, tudíž její interpelace propadá. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, která bude interpelovat nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí. Děkuji, paní předsedající. Hezké odpoledne všem.

Příslušná organizace učinila dotaz na úřad práce, kde bylo sděleno, že na zvýšený příspěvek nemají zaměstnavatelé nárok, a byli odkázáni na vyhlášku 518/2004.

Další otázka: Jsou vyčleněny finanční prostředky na uchazeče do pracovního poměru z řad zdravotně postižených? Protože úřad práce jim to nedoporučil. Děkuji vám za písemnou odpověď. Děkuji, paní poslankyně.